Tak se běžte podívat do zákulisí. Prostě je to k smíchu, co tady hrajeme. Přestaňme hrát a řešme to, o co nám jde. A to, jestli má někdo roušku, nebo nemá, to si prostě vyříkejme, ale přestaňme toho zneužívat. Pro mě to je prostě k smíchu.

Děkuji, pane předsedající.

Je to určitě moje zkušenost.